Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, vážení páni ministři.

Předtím se ještě hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Michal Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Takže bych požádal o opravu, nicméně nezpochybňuji hlasování. Bylo hlasováno poprosím pana zpravodaje. Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a my přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já přednesu návrh usnesení. Je tady žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.